A proč dala Česká pošta Kantaru 2 miliony? Proč tam dáváte stále peníze někomu? Proč? A my tady kritizujeme to, že vy vlastně žádný transformační plán nemáte. A které nemovitosti?

Dražba otevřená.

300 poboček skutečně, a ještě na místech, kde skutečně to dělá problém.

Já jsem to kritizoval, ano. Můžete mě kritizovat, ale já jsem nebyl premiér. My jsme neměli většinu ve vládě. My jsme na to neměli sílu a zkrátka jsem s tím bojoval, ale pokud vy se tváříte, že to chcete řešit, tak proč jste nezastavil ty smlouvy?

V nemocnicích jsou nábytky staré nevím kolik, padesát let.

No protože vy tu Poštu, ty tradiční strany zkrátka zničily už na začátku.

A víte proč?

A vlastnická struktura?

Takže můžeme se tady dohadovat, kdo má jakou zodpovědnost.

A můžeme se bavit o poště v Rakousku, jak vydělává, jak funguje.

Jednoznačně. Takže ano.

A možná tam mohla být hospoda, která by byla také fungovala. Já to neříkám.

Proč? Poště to nic nepřinese. Smlouva byla prodloužena, ano, potom, co mě Sobotka vyhodil z vlády v červnu 2017, to je ta smlouva, to je ta šance, která nebyla využita, aby aspoň něco bylo z hlediska bankovního sektoru v rukách státu. A samozřejmě za to nemůže ani stávající ministr, ani my. Takže bylo by dobré, kdybyste skutečně se k tomu stavěl objektivně a nemluvil o politické zodpovědnosti.